Vy to jenom říkáte a pak to neuvádíte!

Vy jste teď ve vedení jedné viditelné věci, což je pražský magistrát. Teď máme krizi, lidi potřebují peníze, práci a každá koruna je dobrá pro běžné slušné a pracující lidi.

Tak to jsou tedy opravdu priority! Dále jste...

Ale ony to nejsou jenom dvě věci, abyste neřekli, že je to náhoda.